Pokud se týká kvality a rozlohy lesa, tam musím upozornit na to, že v současné době, a obávám se, že to bude jedním z nejvýznamnějších témat v oblasti životního prostředí letošního roku, čelíme největší kůrovcové kalamitě od dob Marie Terezie. A není to už vůbec otázka debaty, kterou jsme vedli v uplynulých letech o národních parcích, ale jsou to obrovské rozlohy na Moravě, střední a severní Moravě, ve východních Čechách, jižních Čechách a samozřejmě je to dopad vysokého podílu smrkových monokultur, které máme v České republice, a dopad klimatické změny, která samozřejmě dramaticky oslabuje především jehličnaté lesy.

Jsou ovšem indikace, že se musíme být schopni adaptovat na zásadní změnu klimatu, která nepochybně bude tím prvkem, který bude nejvíce dramaticky ovlivňovat kvalitu životního prostředí v České republice v příštích letech. Takže závěrem. Ve zprávě za rok 2016 vidíme celou řadu zlepšujících se faktorů přes pokračující vývoj ekonomiky, příznivý vývoj ekonomiky, růst ekonomiky. A to, abychom viděli nějaký revoluční vývoj v oblasti kvality ovzduší, tak věřím, že k tomu přispěje opravdu zásadně dokončený projekt kotlíkových dotací a v budoucnosti projekt elektromobility. A významné snížení fosilních paliv v automobilové dopravě. Děkuji, pane ministře. Usnesení výboru pro životní prostředí bylo doručeno jako tisk 16/1 a já prosím pana zpravodaje výboru pana poslance Jana Zahradníka, aby nás informoval o jednání výboru a také potom přednesl návrh usnesení.